Děkuji za slovo.

Jedná se o to finální hlasování ohledně rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 550, což je stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice. Navrhuji pevné zařazení ve dvou variantách.

Tento bod jsme tady navrhovali na projednání už v prosinci roku 2019. Reagovali jsme na petici několika tisíc občanů České republiky, která byla předána zde v Poslanecké sněmovně, a mezi petenty je celá řada významných českých osobností kulturního, společenského života i řada politiků. Pokud se týká právě politiků, tak je mezi nimi i premiér České republiky Andrej Babiš.

Jsou to političtí vězni, jsou to národnostní menšiny, jako jsou Ujgurové, Tibeťané, ale také další náboženské skupiny. Týká se to křesťanů, ale i dalších náboženských denominací. V České republice se tímto problémem zabýval Senát, který již před více než jedním a půl rokem přijal jednoznačné stanovisko, které podporuje utlačované menšiny v Čínské lidové republice, vyjadřuje jim podporu a vyzývá českou vládu i českého prezidenta, aby na mezinárodním poli vyvinuli jednoznačnou aktivitu proti potírání lidských práv v Čínské lidové republice.

Jsem přesvědčen, že teď jsme na řadě my, poslanci zde na plénu, abychom projednali tento bod a schválili příslušné usnesení. Usnesení je nachystáno už právě z toho roku 2019. Já vám jej rozešlu předsedům jednotlivých poslaneckých klubů. Jsme připraveni případně vaše podněty na úpravu tohoto usnesení do toho našeho návrhu zavzít a velmi vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost i za podporu. Byl jsem upozorněn, na pozvánce došlo k jinému číslování. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, možná jste zaregistrovali, že situace na moravskoslovenské hranici je trochu vyhrocená. Je to dáno tím, že Slovensko se rozhodlo, že uzavře většinu hraničních přechodů proto, aby mohlo lépe kontrolovat příchozí a odchozí vzhledem k pandemické situaci. Tento krok činí obrovské problémy jak na slovenské, tak na české straně.

Nejedná se zdaleka jenom o moji obec. Dochází k tomu, že toto opatření nerespektuje místní reálie, kdy často občané bydlící v České republice na území České republiky musí několik desítek metrů přejet po slovenské straně, aby se dostali například do práce nebo do školy, a tato opatření toto velmi ztěžují, protože jsou stavěny zátarasy, jsou stavěny zábrany, a slovenská strana toto evidentně neodhadla a nereflektuje. Jedná se také o to, že řada našich občanů má nemovitosti kolikrát pár stovek metrů od hranice a nedostane se k nim. Mají tam příbuzné, mají tam přátele, o které se často starají, protože jsou třeba starší nebo jsou nemocní, a oni se k nim prostě nemohou dostat, protože toto opatření nerespektuje malý pohraniční styk.

Slovenská vláda údajně je ochotna s českou vládou jednat, jak tuto situaci řešit. Můžu vám říct, že opravdu je to pro spoustu lidí existenční problém, záležitost, která jim nabourává jejich život ve velkém, a proto bych byl moc rád, aby vláda České republiky, zejména předseda vlády, nám dneska sdělil, jak tuto situaci na moravskoslovenském pomezí chce řešit se slovenskou vládou. Jedná se také o to, že pokud zůstanou některé přechody otevřené, tak se tam začnou tvořit štrúdly. Jaká tam bude kalamita pro místní lidi, když jiné přechody jsou uzavřeny a doprava se bude soustředit právě pouze na několik málo míst, jako je například Starý Hrozenkov? To jsou prostě věci, které těm lidem neskutečně komplikují život. Ti lidé se potřebují dostat za prací.

Proto bych byl velmi rád, abyste podpořili bod Informace vlády o situaci na československé hranici, který navrhuji zařadit na dnešek na 12. hodinu. Děkuji vám. Děkuji.